Nyní budeme hlasovat... Podávám námitku jménem pětiklubu k zařazení tohoto bodu do jednání. Ano, děkuji. Tak prosím. Ano, děkuji. Hlásíte se s přednostním právem?

Jestliže nechcete řešit takovouto věc, nechcete, aby byla zařazena na pořad schůze...

Doufám, že protikorupční organizace, kde vy jste vyhrával první příčky, a nejste pro zařazení takového bodu, aby se tady vyjasnily všechny tyto věci, kde je opravdu neskutečná řada pochybností, a jestli vám znovu připadá normální, že si někdo vyúčtuje 8 milionů korun za to, co napsalo Ministerstvo vnitra a připodepsali se k tomu poslanci, tak kdybyste alespoň byli natolik féroví a dali jste o tom bodu hlasovat. Ale to, jak jste se v tuto chvíli k tomu teď postavili, tak jste prostě řekli: Nechceme to řešit.

A opravdu mě překvapuje, že Česká pirátská strana v tuto chvíli řekla, že nechce tento bod projednávat. Prosím, máte slovo.

Včera nám to tady vládní poslanci koalice Petra Fialy zamítli, ten bod. Dnes už třetí den v řadě máme tady tuhle kauzu a opět nám vládní pětikoalice zamítla ten bod, abychom to mohli projednat.

Nakonec na ten mikrofon stejně nešel a stejně neřekl... Kdyby alespoň řekl, že se na to zeptá Víta Rakušana, jak to vlastně bylo, ale ani to neměl odvahu říct.

Děkuji, pane předsedo. Nyní s přednostním právem pan ministr Stanjura.

Já to klidně udělám.